Ono to samotné označení sociálně vyloučená lokalita Rotavě přinesla akorát přejmenování na Romavu. Mě se to možná dotýká proto, že u nás ten problém byl naprosto zásadní.

Vždyť tady je tak krásně. Taková je realita.

Nevím, jestli je lepší způsob řešení a pomoc dlouhodobá těm rodinám ve chvíli, když vezmeme konkrétní příklad záškoláctví, který bude intenzivní, dlouhotrvající, jestli té rodině pomůže, že někdo z těch rodičů, jak se to řeší dnes, půjde do vězení, nejspíše ta maminka, za to, že prostě to dítě nechodí. A tak se to řeší.

Dobrý den. Děkuji za slovo.

Každá věc, která pomůže alespoň trošku k tomu, aby děti chodily do škol, aby děti řádně chodily do škol, aby rodiče pracovali, je prostě dobrá. A já vám říkám ze své vlastní zkušenosti ne jako politik, ale jako člověk, že už to prostě horší být nemůže. Oni nemají motivaci.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, já jsem chtěl zareagovat na kolegyni Fialovou. Já si vás, paní kolegyně, velmi vážím v této věci. Vím, že se snažíte hledat to řešení, které je podle vašeho pohledu nejlepší. Přál bych si, aby bylo v této otázce víc takových kolegů, co o tom přemýšlejí podobně jako vy, nicméně já prostě nejsem zcela přesvědčen, že ten mechanismus skutečně zafunguje, tak jako vy tady předestíráte, a tom tady diskutujeme.

Pokud se to potvrdí, tak já budu jenom rád. Tohle je třeba důvod, proč my prosazujeme dlouhodobě, aby bylo možné třeba nějaký zákon testovat lokálně, zavést to třeba na dva roky na nějakém konkrétním území a vyzkoušet, jak se ta regulace v praxi osvědčuje nebo neosvědčuje, a potom to případně zavést na celou zemi. Děkuji, pane předsedající. To jsem si nemyslel, že budu sedět ve Sněmovně, která bude schopna poslouchat takováto vyjádření a názory.

A dnes u tohoto zákona řešíme konkrétní lokality, které můžeme řešit jinými nástroji již platnými a nemusíme na to schvalovat zákon, který pro většinu republiky je špatný.

Díky za slovo. Přeji pěkný den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych jenom rád velmi krátce zareagoval na kolegyni Hyťhovou, vaším prostřednictvím.

Máte slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi prosím ještě jednou srovnat tu situaci s těmi exekucemi.